Programové prohlášení této vlády bylo z hlediska jeho obsahu velkým varováním. A naopak, nenaplnila řadu slibů v tomto prohlášení obsažených, zejména ve vztahu ke zdravotně postiženým důchodcům a rodinám s dětmi.

Místo toho jste posílali občany na úřady práce pro sociální dávky. Za velký problém jsme vždy považovala, a mluvila jsem o tom dlouho dobu, i enormní administrativní náročnost v průběhu vyřizování žádostí o příspěvek na bydlení a dalších sociálních dávek a také skutečnost, že dle odborné studie zveřejněné mimo jiné na serveru Seznam Zprávy mnoho osob, které by na tento příspěvek měly mít právní nárok, o jeho existenci ani neví.

I proto jsem později iniciovala a prosazovala usnesení, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila ministru práce a sociálních věcí provedení revize všech formulářů používaných v rámci žádostí o dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi a následné předložení výsledků této revize předložila výboru pro sociální politiku. A aby rovněž tomuto orgánu předložil zprávu o aktualizaci podoby těchto formulářů.

Představovala jen okolo půl procenta aktuálního schodku státního rozpočtu a pouze asi desetinu procenta všech rozpočtových výdajů, ale došlo tím ke zcela nepřijatelnému snížení kvality života studentů a důchodců, kteří se mu nemohli nijak bránit. A opět šlo o velmi asociální návrh, který obsahoval značné škrty například v oblasti příspěvku státu na zdravotní pojištění státních zaměstnanců, v objemu prostředků určených na příspěvek na péči o zdravotně postižené občany či o krácení finančních prostředků na náhradní výživné pro rodiče samoživitele. Vládní koalice a její poslanci posléze ve Sněmovně odmítli náš návrh zákona na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Šlo o návrh, na kterém jsem spolu s odborníky na tuto problematiku a dalšími kolegy pracovala téměř tři roky. O návrh, který by ani v nejmenším neohrozil žádného slušného a poctivého člověka, který potřebuje od státu pomoc. Náš návrh zákona by současně ani nijak nepoškodil ty občany, kteří z objektivních důvodů nemohou pracovat, tedy naše seniory či zdravotně postižené. Tento návrh byl čistě zacílen na ty osoby, které sociální dávky vědomě zneužívají, nepracují, byť pracovat mohou, a nehledají si práci, podvádějí naše úřady a všechny slušné a pracovité občany, kteří je dlouhodobě a nedobrovolně financují. A umožnil by i ukončení nemravné praxe obchodu s chudobou a působil by proti rozšiřování stávajících a proti vzniku nových vyloučených lokalit.

Pracující lidé nesmí být oproti těm ostatním neustále diskriminováni. Vládní poslanci si to, hodnoceno na základě jejich hlasování a odmítnutí našeho návrhu, zřejmě nemyslí.

Agenda podávání žádostí o tento příspěvek byla pro občany často administrativně náročná a ještě více zahltila již tak nesmírně přetížené úřady práce i kvůli nesmyslnému rozdělování rodin do dvou skupin, z nichž jedna o příspěvek žádat nemusela a druhá ano. Důležitou kapitolou sociální politiky je problematika důchodového systému, který akutně vyžaduje změny, jež by pomohly našim starobním, invalidním, pozůstalostním důchodcům, zejména hlavně těm nízkopříjmovým.

Vláda se pokoušela následky tohoto kritického stavu napravit novelou zákona o státní sociální podpoře, ke kterému jsem za SPD podala řadu pozměňovacích návrhů, protože vládní předloha byla opět absolutně nedostatečná a nekvalitní. Mé návrhy se týkaly úprav nastavení příspěvku na bydlení šlo o zvýšení horní hranice měsíčních uznatelných nákladů na bydlení ve všech typech bytů z hlediska vlastnictví či pronájmu.

Ještě výraznější zvýšení těchto normativů jsem považovala za nezbytné zejména z důvodu enormního růstu cen energií, který vládou stanovené normativy dostatečně nereflektovaly. Všechny tyto návrhy vládní koalice smetla ze stolu a poslala statisíce domácností do energetické chudoby a do velmi kritické situace z hlediska jejich schopnosti hradit dlouhodobě náklady na bydlení. Vláda a ministr práce a sociálních věcí rovněž naprosto rezignovali na jakoukoliv vlastní legislativní činnost ve směru nutné pomoci sociálně ohroženým skupinám občanů. Příkladem budiž situace zdravotně postižených občanů a rodin s nejmenšími dětmi.